Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 1. února na 54. schůzi Poslanecké sněmovny a obecná rozprava byla přerušena. Takže nyní poprosím pana ministra, aby vystoupil případně k tomuto bodu na úvod.

Vládní návrh však z důvodu přerušení této schůze bohužel nebyl v prvním čtení doprojednán. Jak jsem již minule zmínil, hlavním cílem novely zákona o České obchodní inspekci je zakotvení účinných nástrojů použitelných pro boj proti nepoctivým obchodním praktikám prodávajících, které Česká obchodní inspekce v současnosti nemůže adekvátně kontrolovat.

V neposlední řadě se navrhuje i podrobnější úprava ve vztahu ke kontrolnímu nákupu a také velmi důležité změny v návaznosti na další, již přijatou legislativu, například zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych stejně jako při minulém vystoupení v první řadě zdůraznit, že cílem předkládaného návrhu zákona je umožnit ČOI provádět kontrolu v oblastech, kde jsou nepoctivými prodejci často vůči spotřebitelům uplatňovány nekalé obchodní praktiky a kde jsou možnosti výkonu státního dozoru značně omezeny.

Stát je povinován občanům spotřebitelům zajistit jejich odpovídající ochranu na trhu. To v konečném důsledku znamená ochranu nejen samotných spotřebitelů, ale též poctivých podnikatelů. Na závěr mi dovolte opět předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás tímto o propuštění návrhu zákona do druhého čtení a věřím, že projednáváním ve výborech budou některé otázky, které zaznívaly na předchozí schůzi, prodiskutovány a vyjasněny a že případné pochybnosti ohledně záměru sledovaného tímto návrhem budou zcela odstraněny. Děkuji vám za pozornost. Jsme rádi, že ji tady máme. Tak nemá zájem, všechno řekla, když jsme začínali tento bod poprvé. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci v tuto chvilku zřejmě nejsou žádné přihlášky do obecné rozpravy. S přednostním právem pan předseda Laudát. Děkuji. Já vás jenom u tohoto tisku upozorňuji a připomínám, že to je ten materiál, který sem přišel již před časem obhajovat pan ministr Mládek a kde je skutečně vážně míněn paragraf, který umožňuje České obchodní inspekci při honění takzvaných šmejdů a svých kontrolách měnit identitu, což je záležitost, která je velmi diskutována u nejvyšších a těch nejpotřebnějších bezpečnostních složek na té špičce, u tajných služeb apod.

Já před tím varuji, protože musí být nějaký princip proporcionality. A to, co vláda sem dala, ne že už to tady diskutujeme, a možná to bude ve druhém čtení vyndáno nebo pozměňovacím návrhem.